Děkuji.

Dovolím si požádat pana ministra zahraničních věcí Petříčka, aby nechal prosím na mé úvaze, co budu považovat za potřebné ze svého pohledu sdělit během této diskuse a s čím se na něj obrátím v rámci interpelací. To prosím nechte na mně. A tu otázku, kterou jsem vznesla, jste mi neodpověděl celou.

Tato pozice, že do toho jednání nějakým způsobem vstoupil pan místopředseda vlády Hamáček, a potom pozici žádnou Ministerstvo zahraničí nedalo. Děkuji. Takže ne. Pan předseda Kalousek se hlásí ještě do rozpravy z místa.

Samozřejmě není možné vás donutit k odpovědi, ale pokud neodpovíte, tak je to také informace. Děkuji. Nehlásíli se nikdo další, tak podrobnou rozpravu ukončím.

Pan zpravodaj má zájem? Nemá zájem.

Děkuji za slovo.

Proto navrhuji velmi obecné usnesení, které se jenom hlásí k našim závazkům. A chtěla bych upozornit, že je obecné, že se netýká, jen na vás jako na předsedu Poslanecké sněmovny, ale na všechny naše ústavní činitele a jenom opakuje to, k čemu jsme se zavázali.